Předložený návrh uvede za navrhovatele pan ministr financí Zbyněk Stanjura. Poprosil bych všechny v sále, jestli by se mohli ztišit, případně si vyřídit, co potřebují, mimo sál, aby pan ministr měl... Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Jedná se opravdu o drobnou novelu, která transponuje evropskou směrnici. Týká se poskytování takzvaných klíčových informací investorům do fondu kolektivního investování.

Před druhým čtením projednal tento návrh zákona rozpočtový výbor, který doporučil jeho schválení bez pozměňovacích návrhů.